Dobrý den, vážený pane ministře. Chci se zeptat ohledně bydlení. Podle poslední statistiky na 70metrový byt musíme v České republice pracovat 12 let a 2 měsíce.

A vy chcete tento zákon odložit.

Tak se ptám, jestli je to tedy nějaká úlitba STAN, že chcete zachovat prokorupční prostředí na stavebních úřadech obcí a vědomě bráníte řešení současné bytové situace, nebo proč? Vůbec to nechápu.

Tak se ptám, jaký je plán?

Děkuji za přednesení interpelace a nyní požádám o odpověď pana ministra pro místní rozvoj. Pane ministře, máte slovo. Já vám děkuji a děkuji panu poslanci Babišovi i za otázku.

K vaší otázce, jakým způsobem se má zrychlit stavební řízení: já si stále myslím, že to je spíše v oblasti územního plánování a regulačních plánů než samotného povolování. Ve věcném návrhu, který budeme předkládat, a bude to na přelomu teď měsíce března a dubna do mezirezortu, dochází k redukci stavebních úřadů zhruba na pokud se nepletu, 371 úřadů tak, aby byly v místě dostupné, aby tam byla zastupitelnost, aby dokázaly spravovat patřičnou oblast. Samozřejmě zásadním prvkem celého tohoto procesu je digitalizace stavebního řízení, ta je v Národním plánu obnovy. Na ní i přesto, že mi tam paní ministryně Dostálová nechala přesně jednoho zaměstnance na zakázku, která má stát 1 miliardu, pracujeme a bude to dodáno včas. Jedna věc, která je podle mě důležitá, a na tu vy jste se ptal, jak zaručíme to, že bude bydlení. Já si pamatuji, že ještě když tady byla paní poslankyně Marksová, tak zde byl zákon o dostupném bydlení. Bohužel jste se nedokázali domluvit ve vládě předminulé na tom, že ten zákon projednáte.

Budeme novelizovat ten zákon věcně tak, aby skutečně došlo ke zrychlení stavebního řízení a stát neměl extra náklady 20 miliard na transformaci do Nejvyššího stavebního úřadu.

Za druhé, připravujeme zákon o dostupném bydlení, který dá obcím řadu nástrojů pro to, aby mohly stavět stavět nájemní byty, podporovat družstevní bydlení a další formy bydlení, a samozřejmě budeme digitalizovat. V otázce uprchlické krize. Ano, na naše území přišlo už téměř 300 tisíc lidí, kteří utíkají před Putinovou válkou na Ukrajině.

Já jsem na toto téma, protože to stojí peníze a ten deficitní rozpočet, který jste nám zanechal, úplně nedává šance v tuto chvíli investovat miliardy, zahájil jednání na úrovni Evropské komise ohledně možných zdrojů. Evropská komise v rámci balíčku Care v kohezních fondech poskytla jisté nástroje členským zemím, nicméně Česká republika v tom minulém programovacím období čerpala peníze dobře, takže žádné peníze na to je teď speciálně využít na výstavbu nezůstávají.

Zda to nakonec bude z Národního plánu obnovy jako specifické desetiprocentní kritérium, či to bude další jiný finanční nástroj, nevím, ta jednání stále probíhají. Jenom jednu věc jsem chtěl říct.

My musíme řešit tu stranu nabídky... , nikoliv stimulovat poptávku, která ještě zvyšuje ceny.

A já hlavně děkuji vašemu primátorovi.

Takže já se jen ptám, co budete dělat.

Vy tady říkáte nějaké ty floskule. ... a zjednodušení stavebního řízení...

Já jsem naopak řekl, jaký je náš plán ve věcné novele zákona, který má zrychlit stavební řízení. Digitalizace jako zásadní podvozek stavebního řízení, o tom hovořila i bývalá paní ministryně Dostálová.

Kolik vy jste poskytli za vaší vlády těch různých pozemků na ty PPP projekty, aby se na nich mohlo stavět? Já jsem si nakonec všiml převodu několika objektů, za to vám musím zvednout palec, zejména na Prahu, ale tato věc probíhá.